Děkuji.

Paní ministryně má zájem a pan poslanec Luzar bude mít také zájem? Takže paní ministryně, prosím.

Děkuji za závěrečné slovo, vážený pane předsedající. Bude velmi krátké.

A jen bych chtěla ještě informovat, že jsem s premiérem ještě před jednáním této Poslanecké sněmovny mluvila, probírali jsme jeho intenzivní zájem o problematiku a už mu připravujeme materiály, které bude mít do Rady.

Evropská komise nařídila redukci.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní bych otevřel rozpravu podrobnou. Takže předpokládám, že nám přednesete návrh usnesení. Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.